Obce a města v okolí velkých měst a zejména v okolí Prahy v posledních letech zaznamenávají dramatický populační nárůst a obce a města se s tím musejí vypořádat i v oblasti infrastruktury vzdělávání. Naštěstí na to stát v uplynulých letech reagoval vytvořením programu. Tento program je jeden z těch nejpotřebnějších. Bohužel ale se v posledním období objevuje nový významný nárůst toho tlaku na obce v okolí Prahy, zejména v okolí Prahy, a to z toho důvodu, že Praha bohužel nedokázala uvolnit bytovou výstavbu, a ta poptávka se tím pádem ve významné míře přelévá právě do prstence okolo Prahy. Pro český stát to bude do budoucna znamenat nový vážný problém a generuje potřebu zajistit finanční prostředky pro výstavbu těchto škol. Ten problém navíc v současné době komplikuje také významný nárůst nákladů v oblasti stavebnictví a to bohužel přineslo i to, že právě v tom zmíněném programu na příští rok pro vybrané projekty, pro projekty schválené, schází finanční prostředky. Schází finanční prostředky zejména svazkům obcí, kde se na ten společný velký záměr musí poskládat drobné obce s minimálními rozpočty.

No, jsem přesvědčený o tom, že by především měla zajistit, aby ty děti měly kam chodit do škol. Proto si dovoluji teď předložit návrh, který by alespoň v té nejpalčivější oblasti byl schopen zajistit navýšení finančních prostředků na už vybrané projekty, projekty, které by se měly realizovat. Zároveň spolu s touto poznámkou si dovolím obrátit vaši pozornost znovu na to, že v případě prstence Prahy a dalších velkých měst v okamžiku, kdy se nestaví uvnitř těch samotných metropolí, uvnitř těch samotných velkých sídel, tak se ten zájem developerů a zájem lidí přesouvá do míst, kde ta infrastruktura není připravená a kde pro Českou republiku klíčí nový problém, další vlna, kterou bude potřeba řešit navyšováním finančních prostředků. Děkuji za pozornost a zároveň vás ještě jednou prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, který je načten v systému pod číslem dokumentu 1917. Děkuji. Na řadě je nyní paní poslankyně Kovářová, kterou zde nevidím, takže se posune v pořadí. V tom případě dalším vystupujícím bude pan poslanec Bauer, připraví se pan poslanec Onderka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo Poslanecké sněmovny.

Jenom krátké odůvodnění.

Děkuji za pozornost. Dobrý večer. Děkuji za vystoupení.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý večer.

Zejména zaznělo, že chybí peníze na sociální služby. Tak to je ten jeden můj pozměňovací návrh.

800 mil. je částka, kterou považujeme za kritickou, aby bylo zajištěné fungování sociálních služeb.

Ten se totiž týká něčeho, co by si možná mnozí z vás mysleli, že funguje, a sice datové schránky, už řadu let zavedená možnost elektronické komunikace se státem.

Takže větší využívání datových schránek by zásadním způsobem pomohlo uspořit peníze za poštovné a současně by usnadnilo běžnou komunikaci občana se státem.

Lidé, kteří jsou zvyklí na funkcionality, které mají maily, to spíš odradí, ale stát už pracuje na Portálu občana, který je mnohem šikovnější, fungují další aplikace nastavěné nad těmi datovými schránkami, takže tam je vlastně poměrně snadná cesta. Co je obtížnější, aby skutečně každý úředník, který pracuje s tou možností odeslat, měl jednoduchou šanci odeslat datové schránky.